Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji dnešní jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Jelikož dnes nemáme k projednání žádné body z bloku třetích čtení, u kterých by byly splněny zákonné lhůty, měli bychom se věnovat bodům z bloku zákonů prvních čtení. Teď se zeptám, jestli jsou nějaké návrhy na změnu pořadu schůze. Pan předseda Faltýnek se hlásí jako první. A poprosím vás všechny o klid v jednacím sále, ať slyšíme, ať slyšíme návrhy, které padnou, ať víme, o čem pak budeme hlasovat.

Hezké dopoledne, dámy a pánové. Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl následující změny pořadu schůze, s tím, že se všemi kolegy ve Sněmovně jsem v průběhu týdne o tom komunikoval, takže by to nemělo být žádné překvapení.

Současně dalším hlasováním navrhuji zařadit tyto body pevně na úterý 17. 12., jedná se o variabilní týden, po již pevně zařazeném bodu číslo 3, což je, pokud se nepletu, také Senátem vrácený zákon o dráhách. Děkuji za pozornost. Tak děkuji. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. My jsme se na takové neoficiální schůzce předsedů poslaneckých klubů v úterý večer domlouvali, že v pátek po dvou pevně zařazených bodech zařadíme zbytek opozičního okénka. Podle mého názoru tam zůstaly ještě asi dva nebo tři návrhy zákonů. Ještě předtím, než načetl pan předseda klubu hnutí ANO ten sáhodlouhý seznam, který je asi tak na čtyři schůze Poslanecké sněmovny.

Pěkné ráno, dámy a pánové. Já bych poprosil o zařazení bodu, který je pod číslem 98, sněmovní tisk 320. Právě včera to bylo výročí, co to tady projednal organizační výbor.

Je to stručná záležitost.

Tak prosím vás, jestli máte nějakou technickou poradu k pořadu schůze, tak bych poprosil, abyste ji řešili trošku někde jinde, protože přece jenom se hodně špatně mluví.

A v té chvíli je tam najednou ten klient sám.

Myslím si, že to je nekonfliktní. Zpravodajem je kolega Michálek.